Byrokracie, formuláře. A to se projevilo samozřejmě v tom, že zájem je malý, něco přes 40 000 požádalo.

My jsme navrhovali, je velice jednoduché, my jsme navrhovali to, aby lidi uviděli tu pomoc státu na fakturách za elektřinu, plyn a teplo.

Ale teď, když je u vlády, říká, že je to Putinova drahota.

To, že je to úplná pitomost, protože vlastně ty emise Evropa má jenom 8 % a všichni ostatní na světě to nedodržují, tak to je každému jasné.

A my jsme přišli s konkrétními návrhy, to znamená, my jsme řekli, že zrušíme poplatek za obnovitelné zdroje to je dědictví toho solárního tunelu, 600 miliard, vážení občané, jsme zaplatili za tento solární tunel díky hlavně panu Topolánkovi, který dopustil nehoráznou sazbu za soláry a 600 miliard.

Minus!

Teď probíhá kampaň o plynu.

Nejvíc peněz z toho fondu dostane Polsko a my máme druhý největší příjem 14 % z toho fondu. A místo toho, aby vláda tyto peníze použila na kompenzaci pro lidi a pro zaměstnavatele, tak si tím vylepšuje rozpočet. A pan Stanjura stále tvrdí, že nemá peníze, to samozřejmě není pravda, protože díky inflaci má obrovské příjmy, dodatečné příjmy z daní a jenom za čtyři měsíce tohoto roku má plus 47 miliard navíc meziročně plus. Takže to naše navrhované řešení bylo, že lidi nejdou nikam, neprokazují žádné příjmy, neprokazují nic, dostanou fakturu, kterou můžou zaplatit elektronicky, a na té faktuře vidí, jak jim stát pomohl. Platí elektronicky, nemusí nic, a to tato vláda nechce.

Nejsou, protože de facto nepomohli v ničem.

Takže co říká vláda že my jsme způsobili inflaci, protože jsme dali lidem peníze. Fialova vláda nedala peníze, a proto máme ještě vyšší inflaci, tak to nedává samozřejmě žádný smysl.